Následuje faktická poznámka pana poslance Nováka.

Děkuji, pane předsedající.

A tím končíme.

Děkuji za slovo. Musím určitě zareagovat na pana poslance Petra Letochu, prostřednictvím pana předsedajícího. Starostové, hejtmani, hasiči, policisté, záchranáři, zdravotníci, a především občané, kteří poskytli ubytování, poskytli finanční prostředky, poskytli humanitární pomoc. Ano, a ti si zaslouží to poděkování.

A já vůbec nechápu, jak tady můžete říct, že něco je dobře? A další věci. Prosím, pane poslanče.

Oni jsou spokojeni.

A to se v danou chvíli děje. Děkuji. Připraví se pan poslanec Foldyna. Dneska na výboru pro bezpečnost nám bylo vyčítáno, že tady vlastně zneužíváme usnesení z výboru pro bezpečnost. Já si nemyslím, že by to bylo zneužívání, protože přesně proto tady ta usnesení dáváme. A rád bych reagovat, vaším prostřednictvím, na paní místopředsedkyni, která tvrdí, že situaci zvládli starostové, hejtmani a tak dále a tak dále.